Ale já se ani nemusím opakovat, protože pokaždé, pokaždé přijde do toho veřejného prostoru nějaká informace, která je nová.

Tak mě by zajímalo, v jakém režimu tedy vzniká ten akční plán, utajovaném, podle jakého zákona, podle jakého konkrétního ustanovení se jedná o utajenou skutečnost? A jestliže něco takového skutečně vzniká, tak tím spíš neměli by o tom poslanci Parlamentu České republiky vědět?

A to je přece základní role Poslanecké sněmovny, ta kontrolní, protože v rámci toho akčního plánu se mimo jiné mluví o tom, že se 100 milionů rozdá nezávislým médiím. Když takovému médiu dáte peníze, tak potom asi je otázka, jestli zůstává nezávislé. Má se rozdat 50 milionů neziskovým organizacím nevládním, ale když je platí vláda, tak už potom asi nejsou nevládní, když jsou to všechno profesionálové, kteří berou výplatu, tak už asi se nedá ani mluvit o těch neziskových. Na tyto všechny otázky jsme chtěli opakovaně odpověď a té odpovědi se nám nedostalo.

Jenom jimi chci demonstrovat, že ta věc má neustále vývoj, a jestliže to budeme řešit v Poslanecké sněmovně, tak si zaděláváme na velký problém v rámci české společnosti.